A nyní otevřeme rozpravu podrobnou. Připomínám jen, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

Ptám se na závěrečná slova? Paní ministryně ani pan zpravodaj nemají zájem. A nyní tedy nemáme ani zde přednesené návrhy, o kterých bychom museli rozhodnout hlasováním, a končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. A nyní bychom měli rozhodnout, jak budeme dále postupovat, protože byl přednesen pozměňovací návrh, a je třeba tedy zpracovat a písemně předložit pozměňovací návrhy. Na základě dohody poslaneckých klubů přerušíme projednávání tohoto bodu a budeme pokračovat následujícím bodem, druhým čtením, a třetí čtení tedy proběhne až po projednání dalšího bodu a budou připraveny pozměňovací návrhy v písemné podobě.

Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.